Stanovisko pana ministra? Stanovisko garančního výboru nebylo přijato. Je to tak.

Kdo je proti?

Nyní nás čeká hlasování o návrhu jako celku. Bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Přednesu usnesení a přejdeme k hlasování o celém návrhu zákona.